Začtvrté, a to považuji taky za velmi důležité, jsou to prvky parlamentní kontroly, které prostupují celým návrhem a patří mezi ně: ustanovení, že předsednictvo agentury se musí zabývat podněty Sněmovny nebo Senátu; ustanovení, že jakýkoli orgán Parlamentu si může předvolat členy předsednictva k jednání; a ustanovení, že Parlament, tedy jak Poslanecká sněmovna, tak i Senát, bude projednávat výroční zprávu agentury. Zabezpečení nezávislého a nestranného řízení agentury zároveň odpovídá neslučitelnost s výkony funkce předsedy a místopředsedů s funkcí ve sportovní organizaci a podnikatelskou, poradenskou nebo zprostředkovatelskou činností v oblasti sportu. Já jsem však pro případné rozpory do návrhu zakomponoval ještě ustanovení, že tyto činnosti mohou být vykonávány pouze za předpokladu, že nenarušují a neohrožují důvěru nezávislosti agentury. Ona nezávislost agentury je ve vztahu ke kontrole Parlamentu a vlády podpořena také tím, že funkční období předsedy a místopředsedů agentury je delší než volební období Poslanecké sněmovny, tedy šest let, a proto by vedení agentury nemělo být bezprostředně závislé na krátkodobých politických změnách. Za páté, nastavování systému řízení ve sportu. Naprosto klíčová věc je aktivní vytváření sportovní politiky, takzvané strategie, a navazujícího akčního plánu k této strategii. Tyto strategické dokumenty musí být zároveň prostřednictvím předsedy předkládány vládě. Zdůrazňuje se tím potřebnost a důležitost koncepce, s jakou ke sportu přistupujeme.

Nově se definuje rozsah pravomocí, působnost a odpovědnost samotné agentury a zpřesňuje se také rozsah podpory sportu ve formě dotací a rozšiřuje se jejich působnost.

Tady bych chtěl říct, že jde o narovnání dosud existujícího stavu, kdy turistika a aktivity i činnosti v oblasti turistiky jsou dnes chápány jako součást cestovního ruchu, byť samy o sobě jsou pohybovou aktivitou. Ta je jednoznačně spojena s fyzickým pohybem, jejímž cílem je zlepšování kondičních schopností člověka, zatímco cestovní ruch je aktivitou výsostně obchodní a samotné aktivity cestovního ruchu vznikají a vycházejí teprve až na základě aktivit turistiky.

Nově navrhuji také definovat národní sportovní organizaci. Dosavadní právní úprava totiž definovala pouze sportovní organizaci, a to jako právnickou osobu založenou za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnujeli předmět její činnosti oblast sportu. Nově by tak vznikl pojem národní sportovní organizace, to je organizace, která je členem mezinárodní sportovní federace v daném sportovním odvětví. Tím cílem je především zpřehlednění operativního plánování systému ve sportu a umožnění zpřehlednit systém financování ve sportu, např. zpřesněním podmínek pro čerpání dotací, zpřesněním při tvorbě kritérií financování sportovních organizací, některá kritéria pro mezinárodní soutěže, které náš právní řád nezná, apod. Za velmi důležitou považuji specifikaci při poskytování dotací osobám, které nejsou sportovními organizacemi. Poskytování dotací těmto osobám, typicky obcím, vesměs určené na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku, je praxe v moderním způsobu řízení financování sportu výjimečná a spíše opuštěná. Tím důvodem je fakt, že osoby, které nejsou sportovními organizacemi, mají i jiné dotační nebo finanční nástroje. Přesto dle mého názoru má tento institut v odůvodněných a specifických případech své místo i v přímém financování z kapitol rozpočtu, které jsou určeny pro rozvoj sportu a sportovního prostředí, protože právě tyto osoby jsou v mnohých případech vlastníci sportovní infrastruktury.

To byly zásadní body. Další změnou, kterou k této novele navrhuji, je změna sídla agentury.

Já bych na tomto místě chtěl říct snad za všechny poslance z Moravskoslezského regionu, kteří touto Sněmovnou za třicet let prošli, že snad opravdu každý si bytostně přál přesunout alespoň jeden jediný úřad na severní Moravu.

Tyto návrhy však vždy ztroskotaly na tom, že všechny úřady už jsou zavedené a nemůžeme jejich sídlo měnit, a pokud ano, bylo by to velmi problematické. V daném případě Národní sportovní agentury se však bavíme o úplně novém úřadu, a neexistují tedy žádné historické, ani geografické a ani administrativní důvody, na základě kterých by bylo nezbytné, aby tento ústřední orgán státní správy sídlil v Praze. Ostrava se přitom z řady důvodů jeví být vhodnou lokalitou, protože patří k významným sportovním centrům České republiky.

Zkrátka a dobře, Ostrava má veškeré předpoklady k tomu, aby zde sídlil nový úřad.

Je to právě z toho důvodu, aby každý z vás mohl zvážit pomoc postiženému regionu, který to nikdy neměl lehké a který se se svým osudem vždy odvážně pral. Já osobně jsem přesvědčen, že Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče.